Jsem rád, že po tom prvním výstřelu z Ministerstva financí, který opravdu nebyl podařený, jsme došli k variantě, která už je mnohem přijatelnější. Přesto bych chtěl přesvědčit kolegy i z vládních řad, aby podpořili pozměňovací návrhy, které předkládá opozice.

Takže o to chci poprosit.

Myslím, že nám je všem jasné, že celá řada velkých korporací, byť budou mít problémy, má větší šanci přežít než živnostníci malí. Stejně tak, jak už jsem ráno apeloval na to, že přestože dneska budeme schvalovat nejrůznější podpory, tak já za zcela zásadní stejně považuji to, aby tito podnikatelé mohli znovu do své práce, mohli znovu podnikat a aby se začínala odstraňovat ta restriktivní opatření. Jen si myslím, že měla přijít okamžitě, že jsme nemuseli nic složitě vymýšlet, že prostě v řádu desetitisíců korun ta podpora měla přijít mnohem dříve, a dneska jsme mohli vymýšlet program, který by nastavoval parametry té podpory tak, aby byla třeba spravedlivější, ale měli jsme to rozdělit na dvě části.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám za dodržení času. Prosím máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Pak je tady velmi důležitá jedna věc.

A také bych byl velmi rád, aby vláda i na úrovni Evropské unie definovala lepší ochranu evropského trhu a i podporu strategických odvětví právě v rámci celého unijního trhu.

Zároveň tam navrhuji také úpravu, abychom byli flexibilnější a umožnili podání těch žádostí místo 60 dnů 90. Zároveň, aby stát musel garantovat, že do 14 dnů tyto finanční prostředky vyplatí.

No a pak tam mám pozměňovací návrh, který se týká legislativně technických úprav a tak dále.

Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Richterová vystoupí v obecné rozpravě.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení zástupci vlády...